Vznikla tady potom veliká, veliká diskuse jak na plénu, tak potom na výboru pro sociální politiku. A vznikla z toho i řada jednání s vedením tehdejšího MPSV, s paní ministryní Marksovou, kdy jsme ji vyzývali, aby vzhledem k tomu, že na navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni je politická shoda, nebo si myslím, že takřka stoprocentní politická shoda, byla i shoda na některých dalších parametrech novely. Týkaly se hlavně třeba i podpory hospicové péče ze sociální stránky, ale pak tam byly body, se kterými nebyla politická shoda. A my jsme říkali paní ministryni, že jsme připraveni ve spolupráci s MPSV připravit komplexní pozměňovací návrh, který by vytěsnil body, na kterých shoda nebyla, a ještě do konce volebního období aby mohl být příspěvek na péči alespoň ve čtvrtém stupni zvýšen. Bohužel tehdy paní ministryně na toto nepřistoupila. Vznikly pak další diskuse ve výboru pro sociální politiku, prodlužování lhůty a tak dále. To je potřeba tady dneska připomenout. Já jsem velmi rád, že na tuto situaci následně zareagovali senátoři.

A je také třeba připomenout, že máme skoro rok od voleb a vládní návrh tady nemáme. Já jsem rád, že tady dneska zaznělo z úst nové paní ministryně, že připravuje novelu zákona o sociálních službách, která by měla řešit i další věci, ale jsem také přesvědčen o tom, že to nic neznamená, že by to nemělo nic znamenat v tom smyslu, že bychom měli zbrzdit tento senátní návrh, který je tady dnes.

A já se ptám, jak se změnily rozpočtové náklady.

Vítáme, že senátoři s tím přišli. Já navážu na kolegy, kteří tady zmiňovali to, že by bylo dobře v rámci legislativního procesu, aniž bychom chtěli nějak ten legislativní proces prodlužovat, projednat ještě alespoň navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni závislosti. Bude potřeba se tam ještě zamyslet nad některými návaznými opatřeními, a tady bych s vládou souhlasil, že to není úplně propojeno se stávající legislativou, ale to si myslím, že při konzultacích s MPSV je možné ve velmi krátké době upřesnit a senátní návrh o to obohatit, nebo sladit se stávající legislativou. My v tuto chvíli máme nachystané tři pozměňovací návrhy, které řeší navýšení příspěvku ve třetím stupni závislosti. Nepůjde o nějakou konkurenci například s pozměňovacím návrhem Pirátů, my jdeme trošičku jinými částkami, ale já věřím, že tohle bude úkol hlavně výboru pro sociální politiku a následně zvážení vás všech tady, kolegyň a kolegů ve Sněmovně, v jaké výši bychom měli navýšit poživatelům příspěvku na péči ve třetím stupni. Už to tady také zaznělo. Někdy je to i těžké odlišit.

To znamená, že i ty sociální služby jsou dneska dražší.

Ale jsme samozřejmě ochotni o tom jednat na výboru pro sociální politiku a případně upravit ten návrh do druhého čtení. Každopádně bych chtěl říci a apelovat na Poslaneckou sněmovnu, abychom dokázali tenhle návrh, na který čekají skutečně rodiny napříč republikou, abychom se na něm dokázali dohodnout a abychom odložili politické hledisko, které nás někdy právě směrem k zákonu o sociálních službách rozdělovalo, ale abychom dokázali schválit navýšení, jednak navýšení příspěvku ve čtvrtém a třetím stupni a jednak abychom dokázali propojit tu legislativu, aby z toho potom nebyl legislativní problém. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Úvodem bych chtěla říci, že bych také byla raději, kdyby tady v tuto chvíli byla paní ministryně práce a sociálních věcí.

A věřím, že v tomto případě se to opravdu nestane. Chtěla bych říci, že strana TOP 09 podporuje tento návrh a jsme otevřeni i diskusi na zvýšení příspěvku i v tom třetím stupni, protože víme, že velmi často ta hranice mezi třetím a čtvrtým stupněm je velice úzká. Určitě bych chtěla podpořit i to, co tady zaznělo od paní předsedkyně sociálního výboru Maxové, to znamená otázka zaměřit se ještě více na podporu pečujících osob, protože ony opravdu velmi ulevují tomu, aby mohly co nejvíce lidé se zdravotním postižením zůstávat v domácím prostředí. Je to v zájmu jak jich samotných, tak celého státu a nákladů, protože víme, že pobytová zařízení mají velmi vysoké náklady.

Myslím si, že by stálo i za zvážení, byť to asi nemůže být předmětem tohoto legislativního návrhu, zavést pro úplně nejnáročnější případy, pro ty, kteří opravdu potřebují velmi intenzivní péči 24 hodin denně, možná i pátý stupeň, protože víme, že ne všichni i v tom čtvrtém stupni jsou na tom úplně stejně. To je samozřejmě otázka spíše diskuse. Rádi podpoříme tento návrh. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní tady mám žádost o jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Jiří Mašek. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

A co se týká ekonomiky ve zdravotnictví, je to zdravotněsociální pomezí, ale jsem jednoznačně přesvědčen, že každá koruna, která se investuje do domácí péče, se dvěma korunami vrátí na úspoře v péči ústavní.